Pro péči o děti předškolního věku, tam, kde rodiče chtějí pracovat, máme nebo máme mít jiné typy zařízení. Dětskou skupinu, pro děti, které ještě nemají věk na mateřskou školu, tak máme k dispozici jesle a další a další věci. Není prostě potřeba zavádět zákonem povinnost pro školky, aby přijímaly děti, které ještě nedosáhly věku tří let. A uvědomme si, jak to zkomplikuje život obcím. Co říkat starostům, kteří teď dobudovali školu, mateřskou školu, aby měla dostatečné kapacity, a teď najednou ta kapacita nestačí, protože tam budou muset povinně přijímat děti, které nemají ještě dva roky, budouli si to rodiče přát? To mi připadá ze strany státu nezodpovědné a úplně zbytečné. Já vás požádám, kolegyně a kolegové, opětovně o ztišení.

Proč to nenecháme na ředitelích škol? Proč budeme pro všechny typy škol zavádět jednotné přijímačky? Je to úplně zbytečné. A tak bych mohl rozebírat jednu tu záležitost za druhou. Já bych třeba považoval za rozumnou maturitu z matematiky, ale zase bych neviděl žádnou škodu, kdyby teď nebyla uzákoněna, protože si myslím, že na její dobrou přípravu a na změnu výuky matematiky potřebujeme víc času, než kolik je tomu v té novele věnováno. Takže dámy a pánové, máme tady šanci udělat pro školy něco dobrého. Nevystavovat školství další změně. Tady už je na stole zase další. Teď nám pan prezident dal šanci, abychom ji smetli ze stolu. Udělejme to. A mohu vás ujistit, že českým školám to nijak neublíží. Připraví se pan poslanec Karamazov. Děkuji.

Zmíněno je povinné předškolní vzdělávání dětí ve věku pěti let. Dál postupné rozšíření předškolního vzdělávání pro děti ve věku dvou let, resp. umožnění rodičům využívat mateřské školy pro děti od tohoto věku. A zmiňuje zde už dnes diskutovanou inkluzi, která je součástí předchozí novely. My jako poslanci KSČM jsme pro novelu školského zákona nehlasovali, i když uznávám, že na podobě školského zákona se odvedl kus práce a jsou zde zakomponovány změny, které by mohly přispět ke zkvalitnění vzdělávání v České republice. Na druhou stranu však máme k podobě některých těchto změn výhrady a s některými změnami výslovně nesouhlasíme. Pokud jde o úpravy, které by podle našeho názoru mohly vést ke zvýšení úrovně vzdělávání, je to jednak povinné předškolní vzdělávání dětí ve věku pěti let a dále stanovení povinnosti vymezit školské spádové oblasti pro mateřské školy. My považujeme povinné vzdělávání v posledním ročníku před vstupem do základní školy za potřebné. Je to jeden z kroků k vyrovnání rozdílů a srovnání šancí, srovnání startovací dráhy speciálně pro děti z méně podnětného prostředí, jimž to velmi pomůže. Považujeme za důležité to, že mateřská škola má plnit a plní funkci vzdělávací, výchovnou a sociální. Stále častěji supluje, jak jsme toho svědkem, rodinu, kde nezískávají děti mnohdy základní návyky, jsou nedostatečně rozvíjeny řečové, jazykové schopnosti apod. A tady hraje velmi důležitou úroveň právě mateřská škola.

Pokud jde o spádové oblasti, my tuto změnu na rozdíl od pana prezidenta podporujeme, protože si myslíme, že pokud má být nárok na přijetí dítěte do mateřské školy, musí být páky, jak tento nárok zabezpečit. Takže spádové oblasti jsou nutné, přičemž rodič není svazován povinností nastoupit nebo dát dítě do této školy. Může si zvolit i jinou školu, kam bude přijato, pokud bude, pochopitelně, volná kapacita. Naši podporu má také zavedení a to už nezmiňuje pan prezident, ale já to chci zmínit za klub KSČM má podporu zavedení jednotné přijímací zkoušky na střední školu. Myslím si, že to má význam jak pro střední školy samotné, pokud jde o kvalitu přijímaných žáků, ale také následně pro vysokou školu, pokud jde o úroveň přijímaných studentů. Ale potažmo i pro samotné základní školy, kde jsou žáci i v té deváté třídě nuceni se připravovat na jednotné zkoušky, jsou nuceni se učit, a souvisí s tím nakonec i chování žáků ve druhém pololetí devátých tříd. Jenomže opět tady to vidíme jako nedotažené, že se ztrácí původní smysl, a to tím, že nebyl přijat náš pozměňovací návrh, aby byla centrálně stanovena nepodkročitelná hranice úspěšnosti. Tedy kdy ještě žák může být na střední školu přijat a kdy už ne. To znamená, že vzhledem k tomu, že ještě také není přijata změna týkající se financování regionálního školství, tak toto všechno vede k tomu, nebo jsou nuceni ředitelé k tomu, aby naplnili na maximální počet střední školy, tak aby získali pochopitelně maximální počet peněz. Opět tedy změna, která by si zasloužila podporu, pokud by byla dotažena, ale ne tak, že vlastně ztrácí původní smysl a přestává být tato změna efektivní. Pokud jde o výhrady, v nichž se s panem prezidentem shodujeme, tak je to jeho kritika předškolního vzdělávání u děti ve věku dvou let, ale nakonec i zmiňovaná inkluze. I když vnímám výhrady, které tady zaznívají.

Zároveň bych ale chtěla říci, že to působí velké komplikace v těch mateřských školách, kde k tomu dochází. Alespoň v těch, se kterými jsem se mohla seznámit, s těmi zkušenostmi některých učitelek. Dvouleté děti potřebují absolutně jinou péči než děti, které patří do mateřské školy. Trpí tím předškolní vzdělávání, které by mělo být náplní především pětiletých dětí. Dvouleté děti potřebují úplně jinou péči, jak už jsem říkala.